Snahy, které se pravidelně objevují, o zavedení účelnosti, nezískaly dostatečnou podporu, takže mám pocit, že takový návrh se zde nakonec ani neobjevil, nicméně si myslím, že je to rozumné. Není to politický návrh, není to klasický střet koalice a opozice, je to jenom náš dlouhodobý postoj a dlouhodobý názor, že rodina má držet pohromadě, že rodina ví lépe než stát a než opatrovnický soud, jak ty peníze využít. Samotné projednávání může být velmi rychlé. Já jako jeden z předkladatelů navrhuji zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů, protože tam se skutečně jedná o vsunutí jednoho slova. Nechceme žádným způsobem rozšiřovat debatu, měnit parametry stavebního spoření, chceme řešit tuto jednu praktickou věc. A pokud mluvíme velmi často o tom, že soudy jsou přetížené, tak v tomto případě máme šanci odebrat potenciálně množství rozhodnutí tak, aby se mohly opatrovnické soudy věnovat důležitějším věcem, které jsou důležitější pro děti a pro rodinu jako celek. Děkuji, váš návrh samozřejmě eviduji, budeme ho hlasovat nakonec. Nyní poprosím pana poslance Votavu jako dalšího přihlášeného. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, já bych chtěl opravit pana kolegu předřečníka Stanjuru, pana poslance Stanjuru. On se odvolával na přijetí pozměňovacích návrhů k doplňkovému penzijnímu spoření, ale tam není možnost výběru nebo ukončení smlouvy, aby mohli rodiče provést bez souhlasu soudu nebo přivolení soudu. Podívejte se na to, pane kolego.

V podstatě stavební spoření už má možnost bez přivolení soudu, aby zákonný zástupce, rodič, mohl uzavírat smlouvu, měnit smlouvu. Vy chcete samozřejmě, aby se ty prostředky mohly i vybrat. Musím říci, že se ztotožňuji s tím, co uvedla vláda ve svém rozhodnutí nebo ve svém stanovisku k tomuto zákonu. Je to samozřejmě na diskusi, ale v podstatě teď jsou rovnocenné oboje. Jak tedy stavební spoření, co se týká nezletilých, tak doplňkové penzijní spoření. Jen pouze, a znovu zdůrazňuji, možnost zákonného zástupce bez přivolení soudu uzavírat smlouvu a smlouvu měnit, nikoli ty prostředky vybírat. Ano, omlouvám se za tu nepřesnost, pan předseda Votava má pravdu, o tom není žádný spor.

Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se, zda pan navrhovatel má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Také ne. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání. Není tomu tak.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat, a končím první čtení tohoto návrhu. Dříve než přikročíme k dalšímu bodu, dovolte mi načíst omluvu paní poslankyně Matušovské, která se omlouvá od 17 hodin do konce dnešního jednacího dne z osobních důvodů.